Ale jak to celé začalo? Bylo navrženo, že všechny svátky, bylo tam navrženo 150 metrů, ne 200, a nakonec ten okleštěnec prošel původně. A to pan poslanec Mihola řekl velmi správně kdyby se to ujednotilo, tak se to daleko více zlepší a nemůžou se tyto argumenty používat. Takže já pevně doufám, že zvítězí zdravý rozum, aby lidé mohli zůstat doma o svátcích a nemuseli nastupovat za ty pokladny a do dalších služeb v obchodech. Děkuji. Děkuji za slovo.

Jenom abych využil argument proč co dneska máme? Hledají volný čas.

Nebudou. Hledají volný čas. Takže my jsme si vědomi toho Není slyšet. Prosím, neberme jim ho uměle. Děkuji za slovo. Děkuji.

Takže já bych chtěl reagovat na kolegu Miholu, který mě v této chvíli neposlouchá, ale měl by podle mě, protože on vždycky vytvoří nějaký argument, který nikdo neřekl, a pak se snaží odůvodňovat, že to tak není. Ani já, ani pan senátor tady neargumentoval nějakými ekonomickými důvody.

Nevyvracejte něco, co nezaznělo. Druhá. Ty zbytné jsou ty obchody.

Děkuji. Prosím pana poslance Klause, připraví se paní poslankyně Černochová.

Není to ani trochu hezké.

Choďte nakupovat vy tehdy, kdy chcete, stejně jako vaše rodina, ale ten zbytek laskavě nechte, ať si to každý rozhodne sám. Ale pokud prostě vy tady si berete do úst někoho, kdo tady není, tak to považuji za vrchol zbabělosti! Děkuji.

Ano, oba dva návrhy jsou špatně, za mě, ano, i ten současný návrh, který je, je špatně. Nejlepší by bylo, kdybychom měli všechny svátky volné, ale je to první krok, který tady je, a je to o tom, abychom se o tom bavili, diskutovali a posunuli to dál, protože věřte tomu, že většina lidí, kteří pracují ve službách, nechce ve svátek, ale dnes už ani v neděli pracovat. Říkám většina. Není to 100 %, ale je to opravdu většina.

Ekonomika 30 % ve svátek normálního pracovního dne, takže ekonomické to také není.

Takže jak jako? Také děkuji. Pan poslanec Mihola, pravděpodobně poslední faktická poznámka. Já musím reagovat na některé své předřečníky.

O té jsem mluvil obecně, ale to jsem vůbec nemluvil ve vztahu k vám. Prosím, poslouchejme se a nebuďme takhle vztahovační. Taktéž pan kolega, můj soused Václav Klaus mladší, tam jsme si to už snad vyříkali.

Já také děkuji. Vážení kolegové, vážené kolegové, je devět hodin. Odhlasovali jsme si, že po deváté hodině již jednat nebudeme, takže já tento bod přerušuji. Stejně tak přerušuji dnešní schůzi.